Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, máte slovo.

To je nepochybně velký úspěch dálkové železniční dopravy.

Tato linka nezajišťuje jen dálkové vztahy, ale i regionální.

Linka jezdí v pravidelném intervalu 120 minut po celý občanský den. Její minutové polohy nemohou být v průběhu let trvale totožné. S postupnou modernizací infrastruktury a vozidlového parku se daří zkrátit jízdní doby.

Úspora je tedy 31 minut.

K tomu je třeba připočítat obtížnost tvorby jízdního řádu na velmi vytížené trati Praha Olomouc, kde nalezení trasy je každoročně nesnadným úkolem. Zajištění dopravní obslužnosti je zásadní otázka. Tato otázka však není postavena tak, zda infrastrukturu budou používat vlaky Luhačovice Praha, nebo vlaky regionální, ale jde o optimální spojení obou přepravních segmentů do fungujícího systému. Právě o to jde i Ministerstvu dopravy. Vlaky a autobusy by měly tvořit jeden provázaný systém s dobrými návaznostmi. A ještě k vašemu dotazu. Víte, Ministerstvo dopravy objednává pouze dálkové linky a my jsme tvůrcem jízdního řádu.

My už tam některé připomínky máme, dokonce i z této trati. Takže jsme na to připraveni. Druhá věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je, že je tady samozřejmě i úloha kraje, který objednává regionální linky a je potřeba se obrátit i na kraj v této záležitosti. Takže tolik za mě všechno, děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane ministře, za vaši odpověď.

Takže ale tam musí být spolupráce.

Já bych ještě chtěl říct jednu věc.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče.

Děkuji.

Nicméně on tedy současně byl uveden jako jeden z těch, kteří byli spoluautory daného díla, respektive tedy díla, ve kterém se dopustili autoři plagiátorství.